Děkuji, já budu velmi rychlý.

Jinými slovy, pozměňovací návrh jednoznačně upravuje situaci, kdy společnost, která spadá pod daň z neočekávaných zisků, oddělí činnost, která nesouvisí s rozhodnou činností podle § 17c odst. 6. Jedná se o opatření, které v případě prodeje části společnosti, který nesouvisí s rozhodnou činností na tuto část společnosti, nepřecházela povinnost platit daň z neočekávaných zisků. Návrh je plně v souladu se záměrem pana ministra financí zdaňovat neočekávané zisky, nikoliv tedy běžné podnikatelské aktivity. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 1482.

Podstatou návrhu je snížení kritéria rozhodných příjmů u bank pro vstup do systému daně z neočekávaných příjmů, a to na 2, variantně 3 miliardy korun. Tato kritéria se odvíjejí od již používaných charakteristik u energetických firem, respektive charakteristiky středně velké banky. Domníváme se, že návrh by měl spravedlivě pokrývat drtivou část bankovního sektoru, nikoliv pouze šest navržených bank. Děkuji. Žádnou přihlášku s přednostním právem neeviduji, v tom případě budeme postupovat podle řádných přihlášek.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl přihlásit ke svým třem pozměňovacím návrhům, které jsem představil už v obecné rozpravě.

Nyní tedy vystoupí pan poslanec Josef Kott a připraví se pan poslanec Michal Kučera. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Michal Kučera, připraví se pan poslanec Jan Jakob.

Děkuji.

Podrobné zdůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě. Děkuji. Já vám také děkuji.

Já vám také děkuji. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Myslím si, že vzhledem k tomu, jak to tehdy bylo účelové, že bychom se měli vrátit zpátky k původnímu řešení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já vám také děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se přihlašuji ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou vloženy v systému, které jsem obhájila během obecné rozpravy.

Děkuji. také děkuji za slovo.

Prosím. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych v rámci podrobné rozpravy navrhl návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů.

Respektujeme, že mnozí poslanci a poslankyně dlouhodobě plánují jednání ve svých volebních regionech právě na poslanecké týdny. Zaregistroval jsem vaši žádost o zkrácení lhůty na projednávání na 7 dnů. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak.